Takže je první moje poznámka, že tam byste měli hledat příklady. A koneckonců my je tam hledáme, ta spolupráce navázána je na velmi konstruktivní bázi.

To jsou tedy určitě publikace, které by si někteří z vás měli prostudovat. Děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Brabec.

A také mě proto docela zarazila ta reakce pana kolegy Lochmana, vaším prostřednictvím, paní předsedající.

Já jsem tady zažil pana Kalouska, já jsem tady zažil dnešního ministra, který tady dneska není, pana ministra financí, tehdejšího šéfa klubu poslanců ODS, pana Stanjuru, a další a další velmi dobré útočníky, kdy my jako ministři jsme samozřejmě museli odpovídat, a někdy to byly velmi nepříjemné věci. A musím vám říct, že to prostě je součást práce toho politika.

Ale přečtěte si prosím znovu stenozáznamy těch vystoupení kolegů poslanců a naše reakce. Já si myslím, že to je opravdu jenom akce a reakce. Proto já jsem v šoku, že vy to berete jako nějakou urážku a tady občanům prostě říkáte podívejte se na ně, jak my tady vlídní, hodní, a oni na nás prostě jsou zlí a to my si nezasloužíme. A to prostě určitě máme. My jsme nečekali na to, abychom mohli dávat připomínky, komentáře k vám, ale k vládě. Děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Kolovratník. To je omyl, dobře, děkuji.

Děkuji.

Jak si to představuje?

Děkuji. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím. Paní předsedající, děkuji za slovo.

Všichni jsme přesvědčení demokraté, abychom si uvědomili, že řekněme toto vrcholné plénum má svoji úctu a musí ji i nějakým způsobem udržet. Já si myslím, že si nemůžeme tady vyčítat to, že zde jednotliví ministři vystupovali. Vy zároveň musíte respektovat i právo ministrů, aby byli schopni tu svoji práci tady obhájit, a myslím si, že to bylo velmi důležité, aby tu práci tady obhájili. To, že na sebe reagujeme, je úplně přirozené. Nemůžeme si vyčítat tedy to, že ta debata tady fyzicky neprobíhá. Jsme za to lidmi placeni. Prostě to je daň za demokracii jako takovou. A my všichni jsme na to připraveni. Zrušili jsme své programy na následujících několik dní, zrušili jsme například jednání výboru pro životní prostředí, na které jsme byli připraveni zítra, dneska jsme zrušili nějaké komise. Ale prostě tak to je, tak to respektujeme. Děkuji za dodržení času a další s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Ožanová. Paní poslankyně, prosím. Vážená paní předsedající, navážu na bezprostředního předřečníka. My jsme se nemohli doptat na některé věci, které uváděli ve svých projevech.

To myslíte vážně? Toto je demokracie? Z vašeho pohledu ano, z mého pohledu ne! Náš klub obdržel návrhy na změnu jednacího řádu této Sněmovny.

To vidím dneska: seďte, nic neříkejte, nemáte právo vůbec na nic. Prosím vás, nevyčítejte nám, že jsme chtěli klást dotazy. Prosím vás, já nad věcí prostě nejsem. Chtěla jsem klást dotazy a nemohla. A neříkejte mi, že to je správné! Ne, není! Diskuse v parlamentu je akce reakce. Ano, akce reakce. Dovolte nám klást dotazy. Nemuseli bychom tu být tak dlouho a ušetřili bychom ty peníze, o kterých hovořil, vaším prostřednictvím, paní předsedající, pan poslanec Lochman. Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Pastuchová. Tak já vaším prostřednictvím pro pana poslance Vlčka.